Děkuji, pane předsedající. Za prvé mi také vadí obava některých zejména z Prahy, kteří by si nepřáli, aby se tunel Blanka vyšetřoval. A tady vystupují, jako by existovalo něco, co si tady můžeme osvojit kdykoli. Za prvé ano, Poslanecká sněmovna si může osvojit vyšetřování toho nebo onoho, protože postupuje podle § 48 zákona o jednacím řádu, a to na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců může Sněmovna zřídit pro vyšetření věcí veřejného zájmu.

A jestli mohu něco říct, tak v tomto ohledu já skutečně chci po vyčerpání rozpravy k této věci, aby se tento bod přerušil až do doby, kdy bude zvolen předseda vyšetřovací komise na D47. Protože jestli Poslanecká sněmovna není ochotna po svém hlasování o zřízení vyšetřovací komise zvolit předsedu, tak to svědčí o tom, že tady někteří hrají nepoctivou dvojí hru.

Nyní tedy s přednostním ne, ne, omlouvám se, s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Adámek. Máte slovo.

Mně vadí to, že tady nechcete, nebo se bojíte, aby vystoupila primátorka Prahy, která má všechny kompetence k tomu, aby to, co chtěla vyšetřit, vyšetřila. Nemá nic, co by jí bránilo... Nic jí nebrání v tom, aby činila tak, jak má. Kromě toho, že chce tu odpovědnost přenést z Prahy na Poslaneckou sněmovnu jako celek. Policie to dělá špatně. A pokud ano, jsou to vaši ministři, kteří mohou tu špatnou práci odstranit a napravit. Ne naši. Špatně funguje policie? Tak se ptejte ministra vnitra, jak je to možné. Policie brání vyšetření tunelu Blanka? Ptejte se ministra vnitra, jak je to možné, pokud je to pravda. Neptejte se sedmi kolegů, které tady zvolíme. Co to je za logiku? Vy tady vlastně říkáte, že když je nějaký starosta, který má problém a má to štěstí, že je součástí vládní koalice, tak mu zařídíme vyšetřovací komisi. A co chudák primátor či starosta, který má obdobný problém, možná menší, ale na velikost rozpočtu procentuálně stejný, který nemá zastoupení ve vládní koalici? Taky mu zřídíme vyšetřovací komisi?

A to je celé. Máme ji a nefunguje. A je to díky vám. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek. Připraví se pan poslanec Jandák. Dobrý den.

Než se rozhodnu, tak by mě zajímalo na iniciátorovi panu kolegovi Schwarzovi prostřednictvím pana místopředsedy, jak to ta komise bude dělat. Navazuji na kolegu Gabala. Co bude ta komise vyšetřovat? Na základě čeho?

Prosím vás, řekněte mi, abych se mohl správně rozhodnout. Bude posuzovat, jestli tato faktura byla formálně správně zlikvidovaná, nebo jestli tedy došlo k naplnění? Bude kontrolovat stavbu? Bude si probírat stavební deníky, jestli kontrolní dny probíhaly správně? Řekněte mi, co bude dělat, a já pro to zvednu ruku. Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl připomenout pamětníkům, jak se mění kultura v Poslanecké sněmovně, neboť si pamatuji, že když jsme tady kdysi projednávali, nebo Poslanecká sněmovna projednávala problematiku zdravotnictví a rušení některých zdravotnických zařízení a v lavicích tady seděl ministr zdravotnictví David Rath a byla tady jiná koalice, než které koalice byly tehdy na krajích, a my jsme jako hejtmani chtěli tehdy vystoupit k problematice, která se týkala Poslanecké sněmovny, a seděli jsme tady v sále nahoře v místech pro návštěvníky a nebylo nám umožněno vystoupit, přestože se nás ta problematika týkala. Teď obráceně, kdy nás takzvaně někdo žádá, nebo žádá jednoho z poslanců, aby se tady zřídila komise, se ten, kterého se to týká, nezúčastňuje jednání Poslanecké sněmovny. A za druhé nerozumím kolegům, proč nechcete, aby k něčemu, o co vás požádala, vystoupila a abychom měli možnost se jí zeptat, co tedy vlastně chce. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Laudát.

Děkuju za slovo. Trošku bych navázal na slova pana poslance Martina Komárka a na jeho zamyšlení, kdo je či není normální v této Sněmovně.